Tolik tedy omluvy. Pane zpravodaji, prosím, vysvětlete nám, jak to tedy je. A prosím o klid, protože tato věc evidentně nebude úplně jednoduchá.

Takto věrně reprodukuji. Z tohoto nevím jestli logického důvodu je návrh pana kolegy Stanjury nehlasovatelný. Zeptám se pana kolegy Stanjury, zda mu to takto stačí. Opravdu prosím o klid! Takže postupujte v řízení schůze jak uznáte za vhodné, pane předsedo. No já těch možností moc nemám. Žádnou námitku neuplatňuji.

Tudíž asi budeme souhlasit s panem zpravodajem, že tento návrh je nehlasovatelný. Další hlasování je pozměňovací návrh paní poslankyně Olgy Havlové. Je to první z jejích pozměňovacích návrhů, který upravuje povinnost opakovaných kontrol. Máte to pod bodem 1. Navrhuji hlasovat samostatně o tomto bodu a moje stanovisko je negativní. Paní ministryně? Děkuji.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Další hlasování, stejná poslankyně, paní kolegyně Havlová, body 2 a 3 budeme hlasovat společně. Jedná se o to, že kontrolu může navrhnout i starosta obce. Moje stanovisko je negativní. Paní ministryně? Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Poslední návrh z pera paní kolegyně Havlové je bod 4, bod 22, § 34.

Moje stanovisko je negativní. Paní ministryně?

Tento návrh nebyl přijat. Teď budeme hlasovat o legislativně technické změně, kterou načetla paní kolegyně Nytrová před malou chvilkou.